Nyní načtu ještě došlé omluvy.

Připomínám, že jsme stále v rozpravě. Nicméně nikoho dalšího do rozpravy již přihlášeného neeviduji v tuto chvíli, tudíž... Ještě se hlásí pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo. Můžete, ano, nikdo další přihlášený není. Hlásíte se s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

Ceny základních životních potřeb rostou ještě mnohem rychlejším tempem, zejména ceny energií, potravin a pohonných hmot. Razantně se zvyšují náklady na bydlení, hypoteční úvěry na koupi nemovitostí jsou dostupné už pouze pro osoby s příjmy nad 80 000 korun měsíčně. Roste počet exekucí, včetně exekucí seniorů. Čím dál více pracujících lidí se propadá pod hranici chudoby. Situace je týden od týdne horší. A co dělá v této situaci vláda Petra Fialy? Jaká nabízí řešení? Co je jejím receptem? Co je její prioritou? Ano, hádáte správně. Je to novela zákona o České televizi a Českém rozhlase, která mění pravidla pro volbu rad dohlížejících na činnost těchto médií veřejné služby. Správná otázka.

To znamená, vládní priority, jak vidíme, nejsou řešit problémy občanů, ale vládními prioritami je ovládnout veřejnoprávní média, aby si pojistili moc na šest let dopředu. Ano, pro vládu a vládní koalici Petra Fialy je to skutečně naléhavá priorita. Markantně jí klesá důvěra. Minimálně dvě, ale spíš tři vládní strany by se v případě dalších voleb už do Sněmovny dokonce ani vůbec nedostaly. A prognóza vývoje pro ně není dobrá, naopak. Co tedy vládě jiného zbývá místo toho, aby pracovali pro lepší životy občanů?

Protože skutečnost, že pětikoalice ovládá zpravodajství a publicistiku veřejných médií, je její poslední zbraní v politickém boji a poslední teoretickou nadějí, že v příštích volbách vládní strany, vládní pětikoalice, nezažijí výprask. Proto vládní koalice Petra Fialy se snaží tuto záležitost pojistit. Snaží si pojistit to, aby mohli ovlivnit vysílání v České televizi a v Českém rozhlase.

V této souvislosti si musíme připomenout nedávný exces s veřejnou volbou části Rady České televize.

Nechtěli podlehnout tomu diktátu. Proto vládní koalice Petra Fialy tady na sílu musela si prohlasovat severokorejský model, kdy jste vy museli hlasovat ve veřejné volbě, aby vedení partají mohlo zkontrolovat své poslance, zdali skutečně všichni hlasují podle stranického diktátu.

Dle svého svědomí.

A také si připomeňme, že původně jste chtěli vy jako vládní koalice Petra Fialy, pětikoalice Petra Fialy, tedy jako navrhovatel tohoto zákona, kterým chcete ovládnout mediální rady, konkrétně ministr kultury Martin Baxa z ODS, tak chtěli jste touto novelou zákona, kterou tady dnes projednáváme, rovnou ukončit mandáty všech členů obou veřejnoprávních mediálních rad, tedy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, vy jste chtěli ukončit, ukončit jejich mandáty bez ohledu na to, kdy byli zvoleni, a bez ohledu na to, že všichni byli dle platných zákonů zvoleni na šest let.

To je způsob jednání vládní pětikoalice Petra Fialy.

Varovali před tím, že už je to moc.